Ale prosím vás, nechal jsem Parlamentní institut vypracovat tady tyto materiály. Jsou dostupné komukoliv, kdo má o to zájem Příprava budoucích učitelů. Abychom měli tu komparaci, jaké jsou evropské trendy. A já chápu pana ministra Plagu, že říká, nemůžeme být hned jako Finsko. A přece chceme být jako Finsko. Tak proč bychom tu cestu Finska neměli následovat?

Ale máme tady sousedy, Rakousko, Německo, kulturněhistoricky jsou nám nejbližší. To, co je momentálně u nás v zákoně, to je v Německu, to je v Rakousku. Ne že by řekli tak kašleme na kvalifikaci, je nedostatek učitelů. Když je nedostatek učitelů, řeší se tou výjimkou. Takže prosím, tento materiál opravdu doporučuji k prostudování a k inspiraci.